Máme spoustu zákonů, které určují normy, jak se máme chovat v našem životě, a já si myslím, že jich máme dostatek. Tato iniciativa?

Ti největší zaplevelovači.

Nebuďme pokrytci. Chápu postoj pana ministra. Zopakujete si autoškolu.

Nejde to.

No my si s tím nebudeme pálit prsty. Chcete takovýto systém, nebo nechcete? Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Bláha, pan poslanec Munzar, pan ministr Ťok. Máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl doplnit kolegu, chtěl bych ho pochválit za to, co řekl, protože si myslím, že jsme sešněrovaní zákony odshora až dolů. Za chvíli budeme mít zákon, jestli na záchodě máme, protože už je určováno, kolik má být vody na spláchnutí, tak kolik ještě spotřebujeme záchodového papíru.